Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková. Děkuji, pane předsedající. A protože nespí nejenom čert, ale ani Evropa a další zákonodárci a komise, které v Bruselu pracují, tak jsme se dostali do stadia jenom připomenu, že tento zákon se zabýval zdravotnickými prostředky a určitou změnou možnosti po uplynutí garanční doby jejich opravy. Do této doby je to vázáno tak, že tam má dominantní slovo ten výrobce, dodavatel, čímž samozřejmě mnoho našich zdravotnických zařízení si muselo vypomoci kvůli i třeba rychlosti a zachování provozu, ještě platí kvůli tomu pokuty. Takže proto jsme se snažili toto zmírnit.

Děkuji vám velmi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Tak prosím, tady na mikrofon. Máte slovo.

Já bych prosila, znovu zopakuji ten procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto tisku do 1. února roku 2020.

Mám žádost o odhlášení.